Kolegové, kolegyně, navrhuji ještě zařadit pod zemědělský výbor. Ano, návrh na zemědělský výbor. Paní poslankyně Balcarová vystoupí také s návrhem. Prosím, máte slovo. Já mám návrh, aby tato novela byla předložena nebo byla projednána ve výboru pro životní prostředí. Je zde ještě nějaký další návrh?

Slyším požadavek na odhlášení. Odhlásil jsem vás. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Nyní budeme hlasovat o tom, že se tímto návrhem bude zabývat zemědělský výbor. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Přikázali jsme tento návrh zemědělskému výboru. Dále zde zazněl návrh na přikázání výboru pro životní prostředí. O tom budeme hlasovat nyní. Zahajuji hlasování. Kdo je pro.

Návrh nebyl přijat. Znamená to, že tímto návrhem se bude zabývat jako garanční výbor ústavněprávní výbor a dále výbor zemědělský. Tím končím projednávání tohoto bodu. Prosím, připomeňte, o čem budeme hlasovat. Já se omlouvám, pane místopředsedo. Já jsem navrhoval v rozpravě prodloužení lhůty na projednání ve výborech o dvacet dnů. Ano, děkuji za upozornění. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu, abychom prodloužili lhůtu o dvacet dní. Zahajuji hlasování. Kdo je pro.

Návrh byl přijat. Lhůta byla prodloužena o dvacet dní. Děkuji paní navrhovatelce, paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.